Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, při sestavování státního rozpočtu se vycházelo z tehdy aktuálních dat a prognóz. V průběhu času se však ukázalo, že v některých oblastech nebyly zcela naplněny předpoklady, z nichž se původně vycházelo.

Jedná se o změny v rámci kapitol Ministerstva zdravotnictví, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo životního prostředí, Státní dluh, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí.

Zvyšují se výdaje kapitoly Ministerstva dopravy z titulu poskytnutí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 mld. korun.

V podrobné rozpravě bude navrženo zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Doporučuji postoupit do dalšího čtení. Děkuji. Otevírám rozpravu.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemohu si odpustit u tohoto bodu pár poznámek a samozřejmě už vůbec ne u bodu, který se týká principu státního hospodaření.

Ale já bych tady nechtěl hovořit o nějakých technikáliích a detailech, ale spíše se opět zamyslet nad principy státního hospodaření a vůbec fungování.